Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 71. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.